Nyní ještě faktickou poznámku a strhlo to dokonce čtyři faktické poznámky, takže pane premiére, musíte počkat. Čtyři faktické v tuto chvíli. Děkuji za slovo. Problém hnutí ANO je, že žádná výběrová řízení na pozice v dozorčích radách nedělá a používá je na uplácení opozice, a proto volby v Praze prohrálo.

Ne že tady bude si dosazovat své kamarády, známé, příbuzné apod., ale ať tam jsou doopravdy odborníci. Další s faktickou poznámkou, pan poslanec Bláha.

Prosím. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych jen reagovat na to, že se zaměstnanci jednotlivých ministerstev bojí.

Lidé neradi mluví o nepříjemných věcech a rádi mezi sebou sdílejí mýty, které putují napříč.

Jestli se vám toto zdá motivační a správné, mně ne.

Pojďme se o tom problému bavit, myslím, že všichni chceme jeden cíl: mít nezávislou státní správu. Prosím příště o dodržení času. Prosím, ano. Počkejte, pane poslanče.

Jsme ve Sněmovně, neřešme hlavní město Praha. Včera v debatě se sociálně demokratický poslanec rozčiloval, že tady někdo řeší svůj regionální problém např. z Vysočiny. My jsme volby v Praze vyhráli, skončili jsme v opozici a případné výtky vůči vedení Prahy si necháme na Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Sem to prostě nepatří.

Nyní tedy paní poslankyně Kateřina Valachová, byla na faktickou, ale tu tady nevidím.

Doplním to, co tady říkal kolega Hájek, už nebudu opakovat ta kritéria.

Jinými slovy, vy máte otevřená, transparentní kritéria, ale pak toho prvního stejně nenominujete.

Nyní tedy pan poslanec Kasal. Prosím, pane poslanče. Připraví se pan poslanec Bartošek. Děkuji za slovo. Je to pro kolegy z pirátské strany, jak nás tady obviňovali. Také jste slibovali, že nebude, a nevím, jak to dlouho bude trvat. Někdy mi to prosím vysvětlete. Nyní tedy pan poslanec Bartošek.